Já děkuji. O této námitce budeme hlasovat. Myslím, že jsme všichni přítomni v sále.

Takže námitka byla přijata. Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem. Já bych se chtěl zeptat, dokdy můžeme podávat návrhy ke změně programu, protože teď rozhodnutím komunistů, socialistů a hnutí ANO jsme se vrátili do bodu 151. Přitom současně máme projednávat návrhy na změny programu. Takže já bych chtěl upřesnit, v které fázi schůze se nyní nacházíme. Pane předsedo, já děkuji za tu připomínku. Nyní jsme tedy opravdu v bodě 151, kam jsme přeskočili z návrhů na změny pořadu schůze.

Takže předpokládám, že po skončení tohoto bodu ještě bude alespoň půlhodina na to projednávání. K bodu 151 potom, co se hlasuje po námitce, tak se bezprostředně po námitce hlasuje o tom namítaném předchozím hlasování. Takže já vám nedám příležitost. Budeme opakovat hlasování o bodu číslo 5. Tak pokud vím, si dobře pamatuji, jednalo se o zpochybnění hlasování číslo 311. Jednalo se o usnesení, které jsem navrhl já. Znovu ho přečtu. Návrh usnesení:

Věřím, že všichni víme, o čem budeme hlasovat. Tak prosím. Obojí, pane místopředsedo.

Rozumím, že o námitce se hlasovalo bezprostředně, to jsem nijak nenamítal. Vy jste vyvodil, že už se přednostní práva poté nemohou uplatnit.

Děkuji vám. Já vám děkuji.

Určitě nelze připustit pauzu na klub v tuto chvíli. Takže přestávka nebude a budeme hlasovat. Já rozhodně nesouhlasím s tímto postupem předsedajícího. Přestože je z mého klubu, tak si myslím, že je zcela namístě, aby se klub mohl poradit o tom, jak chce hlasovat v tomto hlasování, když je tady jiné složení Sněmovny, než tu bylo včera. Já se poradím s vedením Sněmovny.

Přerušení jednání v okamžiku před hlasováním... před opakovaným hlasováním vyhlášení přestávky na žádost klubu není možné. To usnesení existuje, pane předsedo. Nepoužívá se často, tomu rozumím. Nicméně zde je a já tedy nemůžu vyhovět vaší žádosti o přestávku na poradu klubu. Měli bychom bezprostředně hlasovat. Takže zazněla zde námitka proti mému postupu. Námitka je stažena, děkuji. A já budu postupovat dále, takže budeme hlasovat o tom návrhu, který jsem přednesl. Je zde žádost o odhlášení. Takže prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

Vy všichni, kteří mluvíte o tom, že bychom měli mít vyšší platy, že by měly být zajištěny důchody, že by tato země do budoucna měla vzkvétat, byste pro toto usnesení měli hlasovat. Protože to je ta nejefektivnější cesta, jak se k té povedené, dobré budoucnosti dostat, jak dosáhnout toho, aby skutečně bylo líp. A to je to hlasování. Včera se nám podařilo tento návrh schválit.

Takže pokud si přejí vystoupit, tak pan předseda Bartošek, poté pan předseda Fiala, poté paní místopředsedkyně Valachová. Prosím. Děkuji za slovo. Já si myslím, že kdyby tento proces měl být aspoň trochu fér, tak by bylo správné, aby vystoupil některý z ministrů a otevřel rozpravu, protože by bylo správné, aby se k dané problematice mohli vyjádřit i ostatní poslanci, nikoliv pouze ti, kteří mají přednostní právo. A druhá věc. Jedná se o to, že jednací řád hovoří o tom, že zpochybnit hlasování je možné bezprostředně.

A jaká byla jednotka dočasnosti? Jeden furt. Že bezprostřední hlasování, co se jednalo včera večer, znamená druhý den ráno.